Já vám také děkuji, pane poslanče. Jako další má slovo pan poslanec Vít Kaňkovský se svou interpelací na pana ministra dopravy Dana Ťoka. Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové.

K tomuto zrušení došlo s platností nového jízdního řádu od prosince 2016, a to přes opakovaná jednání samosprávy Křižanova, Velkého Meziříčí i dalších obcí jak s představiteli Kraje Vysočina, tak Ministerstva dopravy.

Nemalá část občanů využívá rychlíkovou dopravu i opačným směrem, tedy do Žďáru nad Sázavou a do Havlíčkova Brodu. Argument, že jde o zrychlení dopravy na této trati, pokulhává, a občany zcela vyvedl z míry fakt, že dle nového jízdního řádu se sice doba jízdy ze Žďáru nad Sázavou do Brna o pár minut zkrátila, ale v opačném směru se po zrušení zastávky v Křižanově doba jízdy z Brna do Žďáru nad Sázavou dokonce o čtyři minuty prodloužila, což zavání, promiňte mi ten výraz, Absurdistánem.

Jaké důvody vedly ke zrušení zastávky rychlíků v Křižanově a kdo rozhodl o tomto kroku?

Děkuji vám předem za písemnou odpověď. Já vám děkuji, pane poslanče.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane nepřítomný ministře financí, na začátku roku jsem se z médií dozvěděl, že jakožto správce státní pokladny a nejvyšší odpovědná osoba za výběr daní v České republice čelíte trestnímu oznámení kvůli podezření z krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku. To je samo o sobě v souvislosti s vaší funkcí ministra financí přinejmenším znepokojivé. Na druhou stranu samozřejmě ctím presumpci neviny.

Zdá se, že jste tím sice neporušil zákon, ale jde podle mého názoru přinejmenším o hrubé nemorální jednání a plivnutí do tváře všem, kterým jste ještě v loňském roce říkal, že vybrané daně jsou peníze nás všech a jejich krácení je ve své podstatě krádež.

Pane ministře, očekávám, že vaše odpověď přijde v dostatečně krátkém čase. Jak jste dnes prohlásil na tiskové konferenci, spravujete peníze daňových poplatníků. Jak to chcete prosím vysvětlit daňovým poplatníkům? Děkuji, pane poslanče. Jako dalšímu dávám slovo panu poslanci Petru Kudelovi s jeho interpelací na nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance. Máte slovo.